Vážené dámy, vážení pánové, asi nemá cenu reagovat na všechny zavádějící informace, které zde z úst poslanců SPD padaly. Kdyby se přerozdělily všechny ty zmíněné dotační zdroje, tak by se jednalo o zhruba deset haléřů každému důchodci.

Tady bych se chtěl mírně ohradit ohledně toho, co zmínila paní ministryně ohledně té žádosti, že bude muset každý žadatel o důchod žádat o to, kdy to chce využít.

Dále pozměňovací návrh B2 vrací možnost započítat částečně dobu studia do výpočtu důchodu. Nově by nebylo prezenční studium na vysoké škole omezeno věkem studenta, ale bylo by omezeno celkovou délkou studia dle standardní doby prvního prezenčního studia daného stupně. Tady bych se chtěl taky ohradit ohledně toho vyčíslení nákladů, protože ty náklady mi přišly absolutně nepřiměřené k tomu, jaké by byly doopravdy reálné dopady. V příštích třiceti letech by teoreticky byly téměř nulové, poté by byly takové, jaké jsou zhruba nyní, protože přece jen do roku 2009 to stále platí, takže ti lidé, kteří odcházejí do důchodu nyní, de facto nepřicházejí o žádné prostředky.

Bohužel je napsán tak technicky špatně, současně neférově a pravděpodobně i protiústavně, že to bohužel podpořit nelze.

Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. I já jsem chtěla reagovat na pana poslance Okamuru, protože možná by se mohl trošku dovzdělat a zjistil by, že Rakousko je neutrální zemí a neutrální země opravdu nemohou být součástí aliancí. Ale pro vaši kompletní informaci, pane poslanče Okamuro prostřednictvím pana místopředsedy, Rakousko úzce spolupracuje s NATO, spolupracuje s NATO v rámci projektu takzvaného Partnerství.

Děkuji, pane předsedající. Ta první se týká toho slova průměr.